Budeme pokračovat v našem jednání, které jsme přerušili před závěrečným hlasováním.

Takže zde mám poznamenanou přihlášku pana předsedy Radima Fialy, poté pan místopředseda Výborný za klub KDU. Děkuji za slovo.

Ale měli jsme představu, že tento zákon zlepší život dlužníkům, že zlepší život lidem, kteří se dostali do exekučních, insolvenčních a jiných pastí, a bohužel se to tak nestalo. Pokud se to stalo, tak v některých velmi ojedinělých a tak drobných případech, že to ani snad nestojí za řeč. To znamená, musím to nazvat pravým jménem, jak to je.

Ale potom jsme si řekli, že uvidíme a že budeme spoléhat na to, že některé věci tam senátoři vrátí do tohoto zákona, pošlou nám ho zpátky a že snad bude příležitost zlepšit životy lidem v tom, že budeme hlasovat pro senátní verzi, která bude některé věci obsahovat. Takže já se teď jaksi s důvěrou obracím na Senát a budu doufat, že některé věci tam Senát vrátí, že se nám to vrátí zpátky do Sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji. Těší mě, že máte důvěru v naši druhou komoru. Ještě si dovolím upozornit, že ve 14 hodin končí čas vyhrazený pro třetí čtení.

Děkuji za slovo. Udělali jsme krok, ale bohužel jsme zůstali v polovině. To, co dnes prošlo prostřednictvím třetího čtení já plně respektuji svobodnou vůli této Sněmovny tak bohužel v některých aspektech není dobrou zprávou. Nicméně prošla i řada pozitivních věcí.